Takže pokud někdo tvrdí, že jsme levicová vláda, tak nejsme.

Aby konečně lidi věděli, kam ty peníze toho státu jdou.

Děkuji. Takže já bych se vrátil ještě k panu prezidentovi.

Taky zajímavý. A ohledně toho zdanění. Ano, super, Švédsko. Ale tam určitě neměli, ani v Dánsku, takovou korupci jak tady. A my jsme principiálně řekli: Proč by tady někdo měl platit vyšší daně, pokud neskončí plýtvání a korupce? Ano, bohatí mají být solidární. A všichni bohatí v této zemi by měli být rádi, že tady podnikali, a měli by to společnosti vrátit. Měli by tady platit daně.

Takže oni by se měli také podílet. Proč ne? Když nemáme tu dopravní infrastrukturu. Tady každý mluví o zaměstnanosti. Úžasné. A kdy se nějak projeví ta zaměstnanost, pokud nastartujeme ty procesy? Možná za rok, možná za dva. Protože základní předpoklady pro podnikání jsou co? Dopravní infrastruktura... Nemáme žádnou dálniční síť! Rychlovlaky? Sto miliard šlo do koridoru! Takže kde jsou ty prachy? Dluh stoupá, investice žádné.

Takže já můžu jenom říct, že solidarita ano, ale určitě by bylo ideální, kdyby v naší zemi přestala být atmosféra, kdy se říká: Když nahoře se krade a podvádí, tak my budeme všichni podvádět a krást. A že se dožijeme dne, kdy vlastně i ti podnikatelé si řeknou: Tak já ty daně tedy zaplatím, protože je to ve prospěch všech.

A to všechno víme. Ale nejsou důkazy.

Ale budeme se snažit jednat jiným způsobem. A já za to můžu ručit. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Pardon, já se omlouvám.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, už není volební kampaň.